Tolik asi ty obecné výhrady. K těm konkrétním některé již byly zmíněny. Za zejména sporné pokládám ustanovení o možnosti vyslat někam na jeden rok bez souhlasu. Dobře si pamatuji, kolikrát se toto v minulosti řešilo například u soudů a soudců a státních zastupitelství, a to jsme pořád ještě v rámci jedné země, i když instituty, které mají být relativně nezávislé.